Budeme tedy hlasovat. Připomenu pro všechny, kteří se vrátili do sálu, že hlasujeme o návrhu na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, tak jak zazněl od paní poslankyně Šafránkové. A nyní tedy zahajuji hlasování o předneseném návrhu. Ptám se, kdo je pro?

Hlasování číslo 14, přihlášeno 167 přítomných, pro 75, proti 90. Návrh byl zamítnut. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu.

Prosím, kolegyně a kolegové, o ztišení. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se tedy hlásím ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem podrobně odůvodnila v obecné rozpravě. Znovu tedy podávám návrh na zamítnutí. V případě, že by tento návrh neprošel, podávám návrh na vrácení garančnímu výboru.

Jenom, paní poslankyně, řeknu, že vy jste sice podmínila to hlasování o vrácení garančnímu výboru hlasováním návrhu na zamítnutí, ale návrh na zamítnutí, i když je přednesen v druhém čtení, se hlasuje až ve třetím čtení, tudíž budeme hlasovat skutečně o vašem opětovném návrhu na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání. Ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, prosím o ztišení. Dobrý den.

Tyhlety návrhy jsem věnoval v podstatě reakci problematice zvýšení důchodů v případě inflace, v případě zvyšování cen.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Moc děkuji.

Děkuji moc.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji. Následuje pan poslanec Mašek. Ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, prosím o ztišení. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Dále vystoupí pan poslanec Mašek a připraví se paní poslankyně Golasowská. Vážená paní předsedkyně, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který se týká snížení starobních důchodů některým představitelům komunistického režimu. Tento návrh jsem načetl v obecné rozpravě a taktéž jsem ho zdůvodnil. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jak jsem již avizovala v obecné rozpravě, podávám návrh na zkrácení lhůty na 7 dnů mezi druhým a třetím čtením. Děkuji. Nyní již nevidím, že by se někdo hlásil v podrobné rozpravě. Neníli tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není zájem, proto budeme hlasovat o přednesených návrzích. Nejdříve hlasujeme návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, jak jej přednesla paní poslankyně Šafránková. Rovnou zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh byl zamítnut. Dále zazněl od paní zpravodajky návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení, a to na 7 dní. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty?

Hlasování číslo 16, přihlášeno 169 přítomných, pro 93, proti 73. Další návrh, který je hlasovatelný, v tuto chvíli nepadl. Padl ještě návrh na zamítnutí, který však bude hlasován v třetím čtení, proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.